Hvala vam uvaženi predsedavajući. Poštovana ministarka, saradnici iz ministarstava, uvaženi narodni poslanici, pred nama je ozbiljan, mogu reći, paket zakona iz oblati građevinarstva i saobraćaja. Od ovih 11 zakona, koji su na dnevnom redu, većina njih podrazumeva i usklađivanja sa standardima i EU i novim, možemo slobodno reći, modernim tehnologijama i naravno da neki od ovih zakona predviđaju konkretne mere, o kojima ću govoriti danas. Pre svega bih se osvrnula na resor saobraćaja koji je i sam po sebi izuzetno kompleksan i obuhvata sva četiri vida saobraćaja. Svaki od vidova saobraćaja jeste jedan složen i kompleksan sistem. Oslanjajući se na krovne zakone iz saobraćaja, sistemske zakone i ovi prateći zakoni, koji su danas na dnevnom redu, podjednako su važni, jer su u cilju unapređenja bezbednosti kvaliteta usluga koje pružaju. Zakon o istraživanju nesreća u vazdušnom, železničkom i vodnom saobraćaju, za razliku od drumskog saobraćaja, koji jeste svakodnevnog života svakoga od nas, vodni, vazdušni, železnički saobraćaj za građane predstavlja, možemo reći, transportno sredstvo koje koriste ili kao putnici ili kao korisnici nekih drugih usluga. Broj nesreća, nezgoda i udesa procentualno je manji u odnosu na drumski saobraćaj, ali su posledice ovih nesreća daleko veće. Svaka od nesreća i nezgoda u vazdušnom, železničkom ili vodnom saobraćaju ima svoje specifičnosti i zato su sveobuhvatne stručne istrage sa jasnim preporukama izuzetno važne, posebno sa aspekta i prevencije, ali i pravovremenih odgovora na sve ove događaje. Godine 2015. usvojili smo potpuno novi zakon koji je obuhvatio ova tri vida saobraćaja u ovom pogledu i dao osnov za formiranje Centra za istraživanje nesreća u saobraćaju. Ovaj CINS kao krovna institucija samostalna je u radu, sprovođenju nezavisnih istraga, a na stručan način vrši istražne postupke u slučaju nezgoda i nesreća. Ove izmene vrše dalje usklađivanje sa standardima i preporučenom praksom međunarodne organizacije civilnog vazduhoplovstva, ali i jasno preciziranje istraga koje će Centar za istraživanje nesreće u oblasti vazdušnog saobraćaja u budućnosti raditi, kao i predviđa mogućnost uključivanja međunarodnih stručnjaka u istragama, naravno po potrebi. Zakon ima za cilj utvrđivanje uzroka i mogućnost unapređenja bezbednosti, prevenciju i davanjem bezbednosnih preporuka, a Centar kroz svoje sektore za svaki od vidova saobraćaja uveliko svojim analizama potvrđuje koliko je ovaj zakon zapravo bitan i sve ove analize i preporuke jesu javno dostupne. Dostupne su struci, dostupne i nadležnim institucijama i privrednim subjektima i one mogu da pruže nove smernice svima njima za sprečavanje udesa, ali i za blagovremeno reagovanje institucija i nadležnih službi. Kada govorimo o bezbednosti, drugi zakon koji ističe bezbednost jeste Zakon o transportu opasne robe. Ova vrsta transporta za koju se vezuju najveći rizici sa potencijalno, možemo reći, najvećim posledicama i po zdravlje ljudi i životnu sredinu, a mogu izazvati i ogromne materijalne štete. Pristup ovoj vrsti transporta u savremenom svetu podrazumeva međunarodne standarde za svaki vid saobraćaja i postojanje materijalnog zakona na nacionalnom nivoima i tako smo još 2011. godine usvojili tadašnji Zakon o transportu opasnog tereta, a uz potrebne izmene i usklađivanja potom i usvojili 2015. godine Zakon o transportu opasne robe, koji uređuje transport opasne robe u drumskom, železničkom i vodnom saobraćaju. Ovim smo nastavili harmonizaciju našeg nacionalnog zakonodavstva sa međunarodnim sporazumima u oblasti transporta opasne robe i uneli naravno novine u pogledu upravljanja kontrole. Oblast koja na međunarodnom polju trpi brze i učestale promene, većina odredaba u Predlogu izmena i dopuna zakona, jeste prilagođavanje našeg zakonodavstva sa savremenim promenama i izmene predviđaju izvršavanje i usklađivanje sa pojedinim nacionalnim propisima, kao što su propisi kojima se uređuje zaštita od jonizirajućeg zračenja, nuklearne sigurnosti i propisi kojima se uređuje dalji inspekcijski nadzor. Istakla bih da je za privredu važna izmena člana 75. stav 4. zakona koji predviđa produženje roka za ispitivanje vozila, izdavanje ADR sertifikata, odobrenju za vozila na dve godine, a koja najčešće u pogledu dokumentacije nisu u potpunosti usklađena sa ADR propisima u homologaciji. Ova izmena sigurno će pozitivno uticati na domaće prevoznike, budući da govorimo o 800 vozila od ukupno 2600 vozila koja podležu izdavanju ADR sertifikata o odobrenju i koja obavljaju unutrašnji i međunarodni transport opasne robe, a ovim odlaganjem mi ćemo zapravo pokušati da odložimo njihovo isključenje iz obavljanja transporta opasne robe. Kada govorimo o prevozu opasne robe istakla bih i novinu u izmenama i dopunama Zakona o vazdušnom saobraćaju, a to je potpuno nova Glava u ovom zakonu kojom se reguliše transport opasne robe vazdušnim putem, a koja je u skladu sa Aneksom 18 Konvencije o civilnom vazduhoplovstu, a čime će se naravno određene odredbe staviti van snage odredbe i Zakona o transportu opasne robe. Moja koleginica Snežana Paunović će nešto više govoriti kasnije o ovom zakonu. Zakon o prevozu putnika u drumskom saobraćaju donosi dve ključne novine. Vi ste pomenuli i nadležnosti, odnosno ovlašćenja koja se menjaju kada je i u pitanju komunalna policija, ali ja bih istakla ove dve ključne izmene. Jedna jeste Limo servis, a druga su taksi usluge. U obrazloženju su navedeni brojni razlozi zbog kojih su izmene ovih članova neophodne. Svojim odlukama jedinice lokalne samouprave neopravdano su propisivale veoma različite uslove u pogledu vozača i vozila koji se obavlja ovaj prevoz, a i učestale su pojave neregistrovanih subjekata za nelegalan rad, koji koriste različite elektronske aplikacije, što je iz ugla korisnika brzo i jednostavno, ali masovno i bez kontrole. Tačno je da država ne sme i ne treba da bude protiv modernih tehnologija i korišćenja savremenih modela, ali kada govorimo o ovome konkretno, to nije slučaj, jer za ovu vrstu usluge pre svega sa aspekta bezbednosti i kvaliteta usluge koja se pruža, ali i ekonomskog aspekta, neophodna jeste regulativa i ne stoje tvrdnje kolega iz opozicije kada je u pitanju korišćenje novih tehnologija. Druga novina, koju sam pomenula, jeste Limo servis. Novina u zakonu pruža, zapravo novina jeste regulisanje pružanja usluga i iznajmljivanja putničkih vozila sa uslugom vozača, koje je neprecizno i nepotpuno do sada bilo uređeno Zakonom o turizmu u smislu da ovu uslugu ne razdvajamo od usluge prevoza, što je dovelo do toga da je porastao broj neregistrovanih subjekata koja svojim putničkim vozilima nezakonito pružaju usluge prevoza. Pružaoci usluge Limo servisa postali su nelojalna konkurencija na tržištu prevoza putnika i taksi prevoznicima i prevoznicima u linijskom prevozu i ovaj Limo servis po prvi put, kao što sam rekla, regulisan je ovim zakonom, tj. biće regulisan ovim zakonom, prepoznat kao javni servis i biće propisani svi uslovi za obavljanje ovog prevoza, način na koji se on obavlja i podrazumeva sankcije za nezakonit rad. Iskoristila bih priliku i da pomenem, ne znam da li je neko od mojih kolega pomenuo, na dnevnom redu je i Okvirni sporazum o ekonomskoj i tehničkoj saradnji između Vlade Republike Srbije i Vlade Mađarske u oblasti infrastrukturnih projekata. Ovo je još jedan u nizu bilateralnih sporazuma koje mi ratifikujemo u parlamentu u poslednjih nekoliko godina sa Republikom Mađarskom. Svi bilateralni sporazumi koji su na ratifikaciji, a sa državama sa kojima se graniči Republika Srbija imaju poseban značaj za razvoj celokupnog regiona. Najviša regionalna saradnja možemo reći da se iskazuje kroz infrastrukturu, odnosno infrastrukturne projekte, zajedničke inicijative i projekte i posebno značajno, osvrnula bih se na jučerašnji Samit 16 plus jedan, koliko je zapravo naša pozicija kao države u tom formatu izuzetno važna, ne samo pozicija u tom formatu zahvaljujući strateškom partnerstvu sa Kinom, ali i svim kapacitetima i potencijalima koje mi kao Republika Srbija imamo u regionu Jugoistočne Evrope. Pored saobraćaja, to sam rekla i na početku, građevinarstvo je jedno od strateški najvažniji privrednih grana i uz infrastrukturu i saobraćaj utiče na razvoj svakog regiona. Zakon o građevinskim proizvodima, koji je na dnevnom redu, je zapravo prvi zakon koji po prvi put usvajamo i on će na jedinstven način urediti tržište građevinskih proizvoda, odnosno osigurati kvalitet materijala koji se koriste u izgradnji i učiniće domaće proizvođače konkurentnijim na tržištu propisivanjem jednakih standarda. Zakon jasno definiše obaveze aktera pri stavljanju proizvoda na tržište od proizvodnje do same ugradnje uz jasno definisanje i podelu odgovornosti u ovom lancu. Takođe, definisani su i zahtevi za stavljanje na tržište građevinskih proizvoda i jednak način iskazivanja performansi i upotrebu znaka usaglašenosti proizvoda i sve ove odredbe i svi propisi pružiće dodatni podsticaj razvoju građevinarstva u Srbiji i doprineti kvalitetu izgradnje, učiniti bezbedniji i ekološki prihvatljiviji. O izmenama i dopunama Zakona o planiranju i izgradnji i izmenama i dopunama Zakona o ozakonjenju će i nešto kasnije govoriti moj uvaženi kolega Neđo Jovanović. Mi smo podneli, kao poslanička grupa, nekoliko amandmana, koje verujem da ćete razmotriti i o njima ćemo raspravljati u pojedinostima, a poslanička grupa će podržati sve predloge zakona. Hvala. Izvolite. Dame i gospodo narodni poslanici, poštovani građani i uvažena ministarko Mihajlović, sa saradnicima, na samom početku bih želeo da kažem da mi se ne dopada odnos koji Ministarstvo koje predstavljate sa predloženim zakonima, odnosno izmenama i dopunama zakona, posebno o planiranju i izgradnji, odnos prema struci i znanju.

Stav EU jeste da strukovna udruženja treba da budu nezavisna. Ovim zakonom se zapravo radi sve, da bi se Inženjerska komora Srbija stavila pod kapu, ingerenciju ministarstva koje vi vodite. Ako Ministarstvo građevine, bude kontrolisalo izdavanje licence za 28.400 inženjera koji već poseduju licencu, ako ministarstvo bude imalo, kao što ste naveli, komisiju za oduzimanje licence, vi na neki način stavljate u podređeni položaj one koji su do svoje licence došli na pošten način, sa znanjem, svojom stručnošću i pravim diplomama. U pitanju su ljudi koji predstavljaju one koje su sve izgradili u ovoj zemlji i ne samo u ovoj zemlji, nego i u republikama bivše Jugoslavije. Oni danas dolaze u situaciju da budu politički ucenjivani, zato što će političkom odlukom komisije ministarstvo moći nekome da oduzme licencu, a nekome licencu da ostavi. Maločas ste, namerno ili slučajno, rekli jednu potpunu netačnu stvar, da Inženjerska komora Srbija do sada oduzela dve licence. Nije tačno, oduzela je 16 licenci. Zatim ste, drugu, hajde da kažem, informaciju uputili javnosti, takođe pokušali, da li, slučajno ili namerno, da obmanete javnost, jeste u tome da je izdato od 2003. godine do danas 70 hiljada licenci. Ni to nije istina. Izdato je oko 50 hiljada licenci. Ono što se događa danas, jeste da podrške koje dolaze Inženjerskoj komori, ne samo od strane EU ili Evropske inženjerske komore, između ostalog čiji je potpredsednik Dragoslav Šumarac, kao veliki stručnjak i kao redovan profesor na fakultetu Univerziteta u Beogradu. Imamo Inženjersku komoru Slovenije, Inženjersku komoru Hrvatske, zatim Inženjersku komoru Makedonije, ceo region podržava stavove Inženjerske komore Srbije, svi osim vas, odnosno vaše Vlade, odnosno vaše partije iz koje dolazite. Takođe, želeo sam da vas upoznam sa jednom činjenicom kada ste maločas sa mojom kolegama raspravljali, jedna zemlja u kojoj ministarstvo izdaje licence, jeste Crna Gora i tamo je napravljen haos, kada su u pitanju inženjeri, kada je u pitanju gradnja i kada je u pitanju poštovanje zakona koje je neophodno ispoštovati, da ne bi došlo do nelegalne gradnje. Ono što je takođe važno, jeste da se zna da ste vi bili zaduženi, kao ministarka za, između ostalog, i ovaj kapitalni projekta, možda najveći u Srbiji, možemo da se složimo da je najveći, Koridor 10. Kada je u pitanju Grdelička klisura i kada je u pitanju, takozvani potporni zid koji se srušio, koji je 11 puta preprojektovan i vi 11 puta to niste znali, a nadzor inspekcija su bili u vašim rukama, ne možete da kažete - krivi su inženjeri i da zbog toga danas kažnjavate i oduzimate samostalnost Inženjerskoj komori Srbije i 28 hiljada inženjera stavljate u položaj da su krivci za to. Ono što je činjenica, jeste da se 11 puta od strane puteva, pretpostavljam, ili Koridora Srbije kao preduzeća, vršilo preprojektovanje projekta, pa je onda Zoran Babić, koji je bio do skora ovde i u Skupštini, kao direktor, onako, izjavio, da smo očekivali svi svakoga dana kada će taj zid da bude srušen, pa ta onda na kraju i nije neko veliko čudo. Pa, građani Srbije iz svog džepa, a ministarstvo je bilo dužno da vrši inspekcijski nadzor. Dakle, ne možemo reći da su krivi inženjeri, ne možemo reći da je kriva struka, naprotiv, krive su trange-frange kombinacije koje se dešavaju i u ovom slučaju, gde koridori mimo inspekcijskog nadzora ministarstva, mogu 11 puta da preprojektuju onako kako oni žele. Dakle, najveći projekat građevinski u Srbiji, možda najvažniji, najvitalniji, Koridor 10, ispada da je rađen protivpravno, odnosno da je to predmet divlje gradnje. Ono što je dalje slučaj sa odnosom prema struci i znanju, odnosno prema Inženjerskoj komori, jeste to da će ministarstvo, ne samo moći da oduzme licencu inženjerima iz Srbije, nego je jedno od najređih ministarstava u svetu koje će moći stranim državljanima, inženjerima da daje licencu. Dakle, naši da odu u Nemačku, da odu da žive u Englesku i Ameriku, a onda da dođu inženjeri iz Kine, pa da dobiju licencu ministarstva koje vi vodite. To jeste možda neko lepo smislio, ali to za Srbiju apsolutno nije dobro i nije ispravno. To nije odnos prema ljudima koji nisu to zaslužili, koji su stručni i koji su imali ispravne diplome i najbolje fakultete. Ono što je takođe važno, ali apsolutno, da se ne naljutite, zato što ne želim ni na koji način da se osetite kao da vas neko nipodaštava, naprotiv, mislim da ste vi dobar ekonomista. Ali, nije vam dovoljan roze šlem i ekonomska titula doktora nauka, da vi inženjerima oduzimate ili dajete licencu, i ukidate Sud časti Inženjerske komore. To je nešto što ne postoji ili nije u skladu sa poštovanjem znanja iz struke, kao što je to svuda u razvijenom svetu. Pola miliona inženjera Evropske inženjerske komore, gde su, to je asocijacija nacionalnih inženjerskih komora, daje podršku Inženjerskoj komori Srbije i to je faktično stanje. Kolege koje sve znaju o ovoj oblasti i vi koji ste ekonomista, imate različito mišljenje, Evropa i evropski stručnjaci kažu jedno, a vi kažete nešto sasvim drugo. Druga stvar koju sam hteo da pomenem jeste nešto što vi znate da je bio predmet naše rasprave godinama unazad u istom ovom parlamentu. Meni je drago da ste vi ovde zato što je sa vama rasprava uvek na jednom visokom nivou. Međutim, kada smo usvajali i raspravljali o leks specijalisu, koji je bio najpogubniji zakon po Srbiju i dalji demokratski razvitak Srbije, mi smo tada govorili da ćete vi tim zakonom da sa strane stavite, ne samo zakone i ne samo sistemske zakone, koji su postojali i koji danas postoje i važe, nego celokupan Ustav Republike Srbije, u pitanju je projekat „Beograd na vodi“ Kada je u pitanju „Beograd na vodi“, ne samo da je opšte poznato šta mislimo mi kao opozicija o tom projektu ili ja lično ili moje kolege koje su danas ovde prisutne, „Beograd na vodi“ je označio početak kraja poštovanja struke, poštovanja znanja, poštovanja tradicije, poštovanja svega onoga što je izgradio ovaj grad u poslednjih dve hiljade godina. Sada članom 145, članom 60. vašeg predloga izmena i dopuna Zakona, dolazimo u situaciju da su moguća menjanja planova u hodu. Vi sada ono što je važilo za „Beograd na vodi“ širite na celu Srbiju, vi sada tu legalizovanu pljačku koja se zvala „Beograd na vodi“ stavljate celu zemlju pod tu kapu. Vi leks specijalis danas predlažete za celu Srbiju, koji nije u skladu sa Ustavom i koji nije u skladu sa sistemskim zakonima. Član 145, član 60. – urbanistički projekat se, citiram, može izraditi i za izgradnju objekata javne namene, za potrebe utvrđivanja javnog interesa, bez izmene planskog dokumenta. To do sada nije bilo moguće. Vi na ovaj način zaobilazite ceo zakon o eksproprijaciji. Vi danas možete nekome ko ima kuću i svoj privatni plac da mu otmete deo imovine, i kuće i placa, i da kažete – ja se izvinjavam, ovo je sada ovde javni interes, vi više nemate pravo na tu svoju imovinu. Ovo nije u skladu sa zakonima i Ustavom Republike Srbije, kao što nije bio „Beograd na vodi“, tako nije danas ni ovaj predlog izmena i dopuna zakona. Zato mi je bilo čudno na početku, a zatim sasvim jasno zbog čega Goran Vesić, na primer u Beogradu, jedva čeka da se donese ovaj zakon i da se ovaj zakon usvoji. Zato što su putevi prvog reda u Beogradu počeli da se pretvaraju u pešačke zone, poput Vasine ulice u Beogradu, da se zatvara centar grada, da se pretvara u pešačku zonu, posebno u onim mestima tamo gde je interes onih koji su na vlasti, ali, bez izgradnje metroa, prethodne, koja je bila neophodna, da bi centar grada ikada možda postao biciklistička ili pešačka zona. Dakle, sve se radi zbrda-zdola. I sada u hodu možete da menjate planske akte. Šta to znači? To znači sutra ako se bude renovirala Skupština, da niko nema obavezu da ovo zdanje i ova zgrada ostanu u onom obliku u kojem se zatekla. Dakle, danas možete od Beograda da napravite Skoplje, možete da odlepite svaku fasadu, možete da skinete svaki krov i da zalepite stubove korintske, jonske, dorske, razne piramide i da od Beograda i beogradskih parkova i zelenila pravite ono što je po vašem ukusu i vašoj meri. Opet vam kažem – ovo je veoma važna oblast i nije dovoljan ružičasti šlem da bi se vodila jedna ovako važna oblast u Srbiji. Čak ni taj vaš šlem, roze ili pink boje, nije po zakonu koji tretira bezbednost radnika. Šaljete lošu poruku radnicima, jer ne postoji šlem roze boje koji se nosi na gradilištu. Imate čak i pravilnik i kada je i ta oblast u pitanju. Ono sa čim sam želeo da završim jeste Zakon o ozakonjenju. Ovo je samo još jedna najava divlje gradnje. Svaki tajkun u Beogradu i Srbiji je imao informaciju kada ćete doći u Skupštinu i kada ćete ovaj predlog zakona usvojiti. Zato su poslednjih godinu dana požurili da što više naprave nelegalnih objekata koje će sada moći da legalizuju. Vi kada kažete – neće moći da legalizuju nikada, ali niste rekli da li će moći oni da rade. Kao na Kopaoniku, vi govorite da se taj objekat neće legalizovati, pa da, ali on radi i prihoduje novac. I taj koji je napravio taj nelegalni objekat, već sada zarađuje, a vi mu, naravno, ne samo da ne možete nego i nećete mu apsolutno ništa. Ono što je veoma važno jeste da veliki projekti poput puta Obrenovac-Ub, poput Koridora 10, poput mnogih drugih projekata koje ste tako pompezno najavljivali, „Beograd na vodi“, Žeželjev most, na primer, ispostavilo se da su nelegalni objekti. Predsedik otvori Žeželjev most, a onda radnik pogine neposredno posle toga. A kako je radnik bio na mostu koji je otvoren i završen? Dakle, to su stvari koje predstavljaju pometnju kada je u pitanju Srbija i to je ono što građani vide i što građani osuđuju. Kada je u pitanju ozakonjenje, vi tretirate 100 kvadrata nečije kuće gde živi petočlana ili šestočlana porodica jednako kao i poslovni objekat od 100 kvadrata. A najveći popust kada je ozakonjenje u pitanju imaju oni koji imaju milione kvadrata. Što ste veći tajkun, imate veći popust. A posebno, da ne pričam o tome da se kažnjavaju oni ne samo koji grade kuću da bi imali krov nad glavom, nego i oni koji su uredno predali za građevinsku dozvolu i oni koji su platili sve dažbine pre nego što je ovaj zakon i usvojen. S tim u vezi, mi nećemo glasati za vaš Predlog zakona. Smatramo da je duboko loš i čvrsto verujemo da će građani u ovome prepoznati samo još jednu nameru. Sad nam opet dolazite i govorite – rešićemo te probleme. Svaki dan to gledamo na televiziji, svaki dan čitamo u novinama koliko je ova država nemoćna da zaštiti one najsiromašnije i one kojima je pomoć potrebna, a da zapravo sve radi da bi pružila mogućnost da oni najbogatiji i oni koji vrše krivična dela i dalje imaju najviše. Izvolite. Dame i gospodo narodni poslanici, kaže Balša Božović – građani bi trebali da znaju ovo, građani bi trebali da znaju ono. Ono što bi građani Srbije trebali da znaju, to je, a to verujem da znate i vi, gospođo Mihajlović, da najveću korist od projekta „Beograd na vodi“ ima upravo Balša Božović, jer njegova verenica, Mia Zečević prodaje preko svoje agencije za nekretnine stanove u „Beogradu na vodi“ i zgrću mesečno stotine hiljada evra. Pa kako im ne valja projekat „Beograd na vodi“ NJegov otac je u periodu kada je Demokratska stranka vladala Beogradom krečio sve moguće i nemoguće zgrade po Beogradu, obogatili se na tome. On priča o nekoj nelegalnoj gradnji. Da vas podsetim, Demokratska stranka je član tog tzv. Saveza za Srbiju čiji je stvarni šef Dragan Đilas, najveći tajkun u Srbiji i najveći tajkun u regionu. Čuveni most na Adi, najskuplji most na svetu, koštao je Srbiju i građane Srbije 400 miliona evra. Najviši drumski most na svetu koji se nalazi u Francuskoj koštao je 160 miliona evra. Ovaj most u Francuskoj ima dužinu od 2.460 metara, na visini je od 343 metra i ima sedam pilona, koštao je, dakle, 160 miliona evra. Ovaj Đilasov, ovaj Balšin, ovaj Boškov, ovaj Jeremićev Most na Adi ima dužinu od 929 metara, nalazi se na visini od 200 metara, ima jedan pilon i košta 400 miliona evra. Onda se javi jedan od perjanica Saveza za Srbiju i drži nam lekcije o sirotinji, o bedi, o siromaštvu. Pa oni su nam ostavili bedu, sirotinju i siromaštvo. Srbija je danas zemlja koja je napredna.

Dakle, veoma mi je smešna svaka optužba gospodina Martinovića na moj račun. Ja vam kažem evo ovde pred svima, sve što nađete na „Beogradu na vodi“ da je moje, slobodno vam poklanjam i uzmite. Ja vam kažem – srušite „Beograd na vodi“, a ja ću vas u tome podržati. Još jednom bude li gospodin Martinović izneo ovakve optužbe na račun mene i moje porodice, tužiću ga, dakle, sada vam to kažem, da ne plačete posle kada jednu od vaših pet plata budem morao da uzmem na sudu. S druge strane sam samo želeo da vam kažem sledeću stvar, dakle, na ove napade se neću obazirati. Ono što je važno, jeste da ovaj zakon gospodine Arsiću, vama se obraćam, ovaj zakon omogućava vlasti SNS u Beogradu da jednu ulicu, koju rekonstruišu od 70 metara, za nju troše 150 miliona dinara. Dvadeset hiljada evra po jednom metru, to se dešava danas u centru grada, i ja sam došao da pitam ministarku, bez obzira što je neko ljut zbog toga, ja sam došao da pitam da li Ministarstvo može ili uopšte želi da poštuje zakon, da kontroliše saobraćaj u Beogradu, jer na ovaj način gospodin Vesić može da zatvori i Brankov most i Brankovu ulicu i ceo Beograd da pretvori u pešački zonu, opet sa raznim uvredama na moj račun, o kojem apsolutno ne želim da govorim, ali 20 hiljada evra za jedan metar, pa da se zlatom i dijamantima posipali, pa ne bi toliko koštalo. Znači, hoću da vam kažem da se po ovome zakonu omogućava enormna pljačka para građana Srbije i Beograda, jer je to ono što je sramota. Upućujem na to iz najbolje namere, zato što volim ovu zemlju i zato što želim da ostanem da živim ovde, a ne zato što želim da odgovaram nekome lažno kleveće i optužuje da navodno imam interes od nečega što sam želim da se skloni odatle. Zahvaljujem. Pravo na repliku narodni poslanik Aleksandar Martinović. Pa, to isto ste gospodine Božoviću pričali i u izbornoj kampanji kada je u pitanju Goran Vesić, pa ste osvojili 2% glasova. Pre nego što tužite mene, morate vi sami u toj vašoj koaliciji koja se zove Savez za Srbiju da se raskusurate i da vidite ko je kome šta govorio i ko je kome šta dužan. Dragan Đilas, vaš šef, je 2012. godine rekao da će mesečna plata Vuka Jeremića, kao predsedavajućeg u Generalnoj skupštini UN, da iznosi 28.000 dolara, a onda je Vuk Jeremić odgovorio, danas su vi na istoj gomili protiv Aleksandra Vučića i protiv SNS, onda je Vuk Jeremić odgovorio – neki mediji su pisali da će predsedavanje Generalnom skupštinom UN Srbiju koštati 7,5 miliona evra, čak i da je to tačno to bi značilo da bi narednih 60 godina Srbija mogla da predsedava u UN za cenu mosta preko Ade, da naglasim, bez pristupnih saobraćajnica. Rekao je Jeremić govoreći da ta suma od 7,5 miliona evra nije tačna. Da bi građani Srbije znali da SNS danas protiv sebe ima Dragana Đilasa, Vuka Jeremića, ima ovog koordinatora, koji ne znam gde se sad trenutno nalazi, ovog ljotićevca iz Čačka, koga je zaposlio Velimir Ilić za portparola čačanske biblioteke, i ima ovog gospodina koji se obogatio prodajući stanove u „Beogradu na vodi“, a navodno mu ne valja projekat „Beograd na vodi“ Dakle, zbog ovakvih stvari država Srbija je 2012. godine bila pred bankrotom. Danas je država Srbija država koja ima preko 4,5% rast BDP, lider smo u regionu po privlačenju investicija, za četiri godine zaposlili smo preko 150.000 ljudi u Srbiji i uspeli smo da spasimo državu Srbiju i od Borisa Tadića i od Vuka Jeremića i od Boška Obradovića i od Balše Božovića i od Dušana Petrovića i od svih onih koji su sada u tom tzv. Savezu za Srbiju.

Sve što ste rekli sve je laž. Od početka do kraja. Dakle, svaku stvar, sad, da li ste vi iz nekog razloga frustrirani, da li nemate vremena da pročitate zakone, šta je iza vaših izjava ja ne znam, ali sve što ste izgovorili od početka do kraja Predlogu zakona sve je laž. Pa, čak neću da kažem da nije istina, nego je laž, zbog toga što sada u direktnom prenosu građanima Srbije objašnjavate neke stvari koje očito ne znate i koje očito niste ni pročitali ili vas uopšte i ne interesuje, nego pokušavate, dakle, lažima da obmanjujete javnost. E, sad, kada pričate o „Beogradu na vodi“, pored nekoliko ogromnih, kapitalnih projekata to je jedna od najboljih kapitalnih projekata u našoj zemlji i prosto je smešno da budete protiv tog projekta koji zapošljava ne samo građevinske kompanije nego i nove ljude i potpuno menja sliku dakle, budućeg nekog još razvijenijeg i modernijeg Beograda. Prema tome, to je prva stvar gde niste u pravu ni za jedan jedini podatak koji iznosite inače u javnosti oko „Beograda na vodi“, da vam kažem svaku stvar koju ste rekli nijedna nije tačna. Znači, zakoni se u ovoj zemlji poštuju. Možda vi polazite od sebe i nekog drugog prethodnog perioda kada ste vi radili sve samo niste poštovali zakone. Pa, zato što niste poštovali zakone zato smo imali ovo što je sada rekao i poslanik Martinović, dakle, bili smo gotovo pred bankrotom, imali smo najniže strane direktne investicije, imali smo negativan rast BDP. Dakle, sve što se pogleda u oblasti ekonomije bilo je u minusu. To je neko zaslužan za to ili neko je odgovoran za to. Ja bih rekla da ste vi i vaše koalicioni partneri, vaši raznorazni poznanici, više ne znam ni koje sa vama. Dakle, vi i Đilas, Jeremić, tu je sada Obradović, da li vam je on šef, ili nije, nemam pojma, ali u svakom slučaju, dakle, vi svi zajedno ste i te kako odgovorni za stanje koje smo dočekali. Mi smo stvari promenili i to vama može da se ne sviđa, ali ako volite svoju zemlju, i kažete da volite svoju zemlju, valjda to treba da vam je drago, a ne kada se govori o tome da mi imamo zaista gotovo najbrži rast BDP, vi zviždite. Dakle, dalje ono što je tek pogrešno, priča oko Inženjerske komore, zapisala sam šta ste rekli, kaže ovako – to je jedan loš odnos prema struci i znanju. Ja bih volela da vi uopšte znate o čemu pričate kada govorite o Inženjerskoj komori. Ja bih volela da uopšte znate šta znači biti inženjer u Srbiji i šta znače licence, kako se dolazi do tih licenci ili samo čuvate fotelju Šumarčevu, dakle, Dragoslava Šumarca bivšeg ministra. U ono vreme kada je Šumarac bio ministar nema gore stvari koja se, nema strašnijih stvari koje su se dešavale u oblasti građevinarstva u Srbiji. U vreme Dragoslava Šumarca, građevinske dozvole su se čekale osam godina. Dakle, to je između ostalog lik i delo Dragoslava Šumarca. U njegovo vreme, dakle, vi niste mogli da započnete nijedan kapitalni projekta. Takođe, jedan od razloga jeste upravo njegov rad, ali da se ne bavi njim Inženjerska komora treba da bude pod nadzorom Vlade Republike Srbije zato što danas radio projekte koji su vredni 16 milijardi evra. Ne možemo da dozvolimo da neko pravi od Inženjerske komore privatnu komoru, nije ovde ništa privatno. Dakle, ta komora jeste jedno strukovno udruženje, udruženje inženjera koji su završili svoje fakultete, dobili licence, ali šta je problem da se nekada te licence provere. Šta je problem ako je sve urađeno pošteno i kako treba, kako vi kažete. Šta je problem da na pet godina vidimo da li ljudi pročitaju jedna stručni rad, da li ga napišu, da li su uradili jedan projekat ili nisu. Mislim da je jako važno da imamo kvalitetne i projektante. Kada govorite o broju licenci tu takođe niste u pravu, tako da osvežite malo informacije iz Inženjerske komore. Broj licenci je sledeći. Dakle, prvo imamo 20.289 licenci ako govorimo o samim članovima komore, po strukama 5.374, po matičnom sekcijama 17.877. Od 2003. godine, dakle, po informacijama koje mi imamo su dve licence oduzete, neka je i deset licenci oduzeto, nije stvar u oduzimanju licenci nego o stručnosti u radu. Kada govorite o tome da li su projekti preprojektovani, jedan, dva, pet, jedanaest puta, pa to je neko radio. Pa, to je radio neki čovek koji se potpisao. Pa, to je radio neko ko ima licencu. Pa, kako to sme da se desi. Pa, zamislite vi, doduše niste nikad radili u struci, ali recimo, završili ste Pravni fakultet, zamislite vi da napravite žalbu i jedanaest puta prepravljate žalbu. Pa, našta bi to ličilo. Pa, da li je to normalno. A zamislite da to radite na projektima koji su vredne stotine miliona evra. Prema tome, moramo da odvojimo ono što je dobro od onoga što je loše. Inženjerska komora, izdavanje licenci kao i Sud časti nalaziće se u Ministarstvu po našem predlogu saobraćaja, građevinarstva i infrastrukture. Postoje jasni kriterijumi koji moraju da se ispune da biste licencu dobili, stručni ispiti koji će sigurno obavljati i dalje Inženjerska komora, ali isto tako i kriterijumi na osnovu kojih možemo da pokrenemo proveru i oduzimanje licenci. Dalje, ono što sam takođe primetila da ste izgovarali, kapitalni projekti. Kapitalni projekti, ja mislim da više svi u Srbiji znaju šta ste vi ostavili od kapitalnih projekata do 2012. godine, ali nije na odmet da se ponovi, jer ste izgleda vi sami zaboravili. Dakle, radi javnosti Srbije do 2012. godine, od 2000. odnosno 2002. godine do 2012. godine, broj kilometara pruga koje su rekonstruisane su tačne 20 km, a 2008. godine 0 km, dakle, ništa nije rekonstruisano.

Sramotno je to kako ste ostavili Železnicu i kako ste uopšte ostavili stanične zgrade i sve ono što jeste važno ljudima u Srbiji, a to je saobraćaj. O koridorima 10 i 11, o rekonstrukciji pruge Beograd-Bar koja je počela i uradila već delom ova Vlada, vi niste prstom mrdnuli i onda nam objašnjavate o kapitalnim projektima, onda nam pričate o tome da li su oni dobri ili loši, a ne znate ni razliku između dobrog i lošeg. Dakle, nemojte molim vas da govorite stvari koje su prvo, netačne, i drugo, predstavljaju čistu laž. Pravo na repliku, narodni poslanik Balša Božović. Zahvaljujem gospodine Arsiću. Ministarka Mihajlović, ja se na uvrede, prvo, ne vređam se tako lako, a sa druge strane, nikada ne obraćam pažnju na njih iz prostog razloga što, ja sam vas jutros branio od Vojislava Šešelja, kada je ispao nekorektan prema vama i uvek ću vas braniti kada god neko ne bude korektan prema vama u ovom domu. Vi ste, pre svega, dama i gospođa i iz tog razloga zaista neću dozvoliti nikome da vas vređa. Međutim, ono što ste izneli, ne ide baš u skladu sa logikom. Dakle, vi kažete, 11 puta se nešto projektovalo, Bože moj, to mora, zato što je veliki projekat. Naravno da mora, ali ste vi ta koja vrši inspekcijski nadzor i vi ste ta koja je 11 puta izbegla da izda građevinsku dozvolu, vi ste učestvovali u tom projektu koji se srušio, potporni zid, vi ste deo tog potpornog zida koji se srušio i koji košta sedam miliona evra, koji će sada neko morati da plati, a odgovornost je samo vaša, ne Inženjerske komore. Kada pričate o gospodinu Šumarcu, ja bih vas zamolio, nemojte tako, čak i ako nešto lično imate protiv njega, on je profesor Građevinskog fakulteta BU. Prema profesorima, prema znanju, prema ekspertima, na taj način pričati, ne stvara dobru sliku u javnosti. Takođe, kada pričamo o 28.000 onih koji imaju licencu i koji su je pošteno stekli, ne treba ih sada ucenjivati i ne treba im na svaki mogući način oduzimati neko pravo koje su oni sami stekli. Nemam šefove, nažalost mnogih ovde, ni Dragana Đilasa, ni Vuka Jeremića. Moja uverenja su moji šefovi, a ne neki pojedinci i tu se takođe razlikujemo vi i ja. Kolega Božoviću, ja vas podržavam potpuno u svemu što ste rekli za profesore i doktore, samo nemojte da imate duple standarde, jer onda isto tako morate da uvažavate i koleginicu Zoranu Mihajlović. Pravo na repliku, narodni poslanik Vjerica Radeta. Balša Božović izgleda misli da je on taj koji može da odlučuje kojeg profesora neko treba uvažavati ili ne. Naravno, već jutros je počeo sa ne uvažavanjem, ali ne bih o tome govorila da sada sam nije to napomenuo. O ovim predlozima koje ovde zastupa Zorana Mihajlović, govorili smo i govorićemo kada budemo na redu da o tome govorimo, ali je prosto neverovatno da Balša Božović prigovara Zorani Mihajlović, da već peti put menja ovaj zakon o ozakonjenju o kojem ćemo govoriti, kada je on, odnosno oni kojima je pripadao, nekada bili vlast, taj zakon menjali sedam puta i za tih sedam puta ništa nije urađeno. Osnovni problemi u bespravnoj gradnji nastali su upravo u vreme vlasti Balše Božovića, njegovog tate i ostale ekipe koja je harala po Srbiji. NJihovi funkcioneri su bespravno gradili. Inspektori su uzimali pare na gro. Sve što su radili, bio je predmet korupcije, kriminala i oni jednostavno ne umeju drugačije da rade. Samo radi javnosti želim da skrenem pažnju da ni na koji način ne branimo ono što predstavlja Zorana Mihajlović ovde, rekoh o tome ćemo posebno, ali nekako smeta čoveku, ne možemo da slušamo Balšu Božovića koji ovde priča kao da je pao s Marsa, kao da on nije član te DS, kao da njegov tata nije učestvovao u svim tim poslovima koji su bili prljavi poslovi u vreme kada je Šumarac bio ministar, a sve što su radili, bilo im je prljavo, sve što su radili, bilo im je nelegalno.

Dame i gospodo narodni poslanici, nisam nikoga vređao, ja sam se pozvao na ono što je pisao list „Danas“ za koji, nadam se da ćemo se svi složiti, apsolutno je nenaklonjen Aleksandru Vučiću i SNS.

Sada citiram šta pište list „Danas“: „Ovoj ekipi posvetićemo malo prostora, što je u skladu sa odgovornošću koju pred građanima preuzimaju, a obrnuto srazmerno ekonomskoj moći kojom raspolažu. Vuku konce iza scene, učestvuju u privatizacijama, maheri su sa tenderima, drže konsultantske kuće, savetuju ministre, kontrolišu agencije, manipulišu na berzi i imaju pristup najosetljivijim informacijama, preuzimaju medije. Dragoslav Zeka Božović, takođe je poslanik DS-a, poslovni je čovek, ljubitelj karatea, kum Borisa Tadića i otac predsednika Demokratske omladine Balše Božovića, drži se Beograda i kažu, malo ima jačih od njega. Ali ih ima, a među njima su Nikezići, senior i junior. Zvonimir je vlasnik Ces Mekona i šef Mirka Cvetkovića. Dušan je iz Cvetkovićevog kabineta prešao u Ministarstvo finansija, kada ga je pri rekonstrukciji Vlade premijer preuzeo. Heroji privatizacija, šampioni jadne srpske tranzicije.“ To je napisao list „Danas“ Sada zamislite, kada list „Danas“ ovako nešto napiše, zamislite onda kako izgleda cela i potpuna istina o ljudima koji se predstavljaju kao predstavnici alternative Aleksandru Vučiću i SNS. Povreda Poslovnika, narodni poslanik Maja Videnović. Gospodine Arsiću, ja ću koristiti pravo da koristim vreme u trajanju od tri do četiri minuta koliko ste davali svima.

Dakle, gospodine Arsiću, čl. 103. i 104.

Pod dva, naučite i nikada vam tako nešto nećemo prećutati, jer niste ni sudija, ni tužilac, ni vlasnik istina. Vi ste neko ko zloupotrebljava Poslovnik, ko blati i kriminalizuje ljude, ne samo narodne poslanike i njihove porodice, već svakog ko se usudi da govori i misli nešto protiv svake politike. Vi, time što dozvoljavate ovako nešto, gospođa ministarka time što optužuje narodne poslanike koji se trude argumentima da odgovore, govori da su frustrirani, pokazuje svu nemoć uz ovu dirljivost koju ste pokazali u sinhronizaciji stavova SRS i SNS. Čekam obrazloženje, a onda ću tražiti da se Skupština o tome izjasni.

Molim kolege da mi dozvole da dam odgovor na povredu Poslovnika, pa će kolega Martinović da dobije isto to pravo. (Vjerica Radeta: A ja?) I Vjerica Radeta. Prvo, koleginice Videnović, kako će koji poslanik da učestvuje u diskusiji, iz koje poslaničke grupe, to nije stvar predsedavajućeg, nego stvar njihovih poslaničkih grupa i procena kakve će od toga imati političke dobiti ili štete, u to uopšte neću da ulazim.

Znači, svi narodni poslanici imaju pravo da ukažu ako je neko trošio ili pružao javne usluge, zašto je to tajna? Ja ne razumem, zašto je to tajna? Mi smo 2012. godine doneli novi Zakon o javnim nabavkama, baš da ne bude tajna, baš da bude portal, baš da se vidi ko je svaki ponuđač i ko je dobio posao i kakav je ugovor zaključen … (Marko Đurišić: I sve se vidi.) I sve se vidi. (Maja Videnović: Replicirate mi.) E sada, ne repliciram nego vam objašnjavam zašto to, vi ste tražili od mene da sprečavam narodne poslanike da govore o tome kako je ko ostvarivao neku zaradu na osnovu toga što je pružao javne usluge ili je bio javni ponuđač, ja ne razumem u čemu je problem? Ako je posao pošteno odrađen, što se krijete iza toga? Tada nije bio taj portal, tada se nije znalo ko dobija posao na javnim nabavkama i sada hoćete da me naterate da sprečim narodne poslanike da pričaju o tim javnim nabavkama.

Izvolite. Dame i gospodo narodni poslanici, član 27. Ovo je naslovna strana sutrašnjeg NIN-a. Svi poslovi Branka Stefanovića, otac ministra policije trguje oružjem. Dakle, ovo što sam sada maločas pročitao vezano za tzv. treći ešalon DS, nisam nikoga vređao, ovo pišu vaši prijatelji iz NUNS-a, iz Nezavisnog udruženja novinara Vojvodine, iz „Danasa“, iz NIN-a, iz „Vremena“, to su vaši prijatelji. Ja sam citirao tekst iz lista „Danas“ o vama.

To znači da ste vi radili hiljadu puta gore i zato je Srbija 2012. godine bila na ivici ekonomske i finansijske propasti. Građani Srbije treba da znaju koji su uzroci svih ekonomskih problema sa kojima se Srbija suočava. Vaša pogubna vlast, vlast koja nije vodila računa ni o čemu osim o svojim džepovima, o svom ličnom bogatstvu i vi ste iz te vlasti izašli pet, deset, pedeset, sto puta bogatiji nego što ste u tu vlast ušli. O tome se radi. Povreda Poslovnika, narodni poslanik Vjerica Radeta. Ne znam zašto se bune Maja Videnović i ova grupa koja sedi tu pored. Kažu, ne treba da dozvolite da se pominju članovi nečije porodice. Otac Balše Božovića nije bio advokat u svojoj kancelariji, sedeo, radio, da je to bio nikada ga ne bi pomenuli. On je bio visoki funkcioner DS.

On je bio, ne znam da li ste zaboravili izabran i bio je direktor neke firme za istraživanje, odnosno firma se zvala „Srbija nikl“ On je, zamislite, kao pravnik bio na čelu firme koja je istraživala rude po Srbiji, pa su pravili probleme Kusturici na Mokroj Gori, pa je ovaj Aleksić koji je sada sa njima u koaliciji je rekao da im on neće dozvoliti da dođu u Trstenik da tamo istražuju bilo šta. Dakle, govorimo o nekome ko je učestvovao u uništavanju Srbije, što je slučajno i Balšin otac. Ako treba on nečega da se stidi, onda treba on. Dakle, ne može niko da zabrani narodnim poslanicima da govore o bilo kojem funkcioneru. Kako sada, šta, mi nećemo zato što su oni u toj nekoj sada skupini, skupljeni sa koca i konopca, niko ne sme da kaže da je to skupina najvećih kriminalaca i lopova, Đilas, Jeremić, Borko, Stamatović, ljudi moji, cela Srbija zna šta su oni radili i šta rade i dan danas. Sada treba mi to da krijemo od javnosti zato što, bože, Maja Videnović je potresena, bila joj je dirljiva neka priča koju je ovde slušala. To dirljivo, potreseno, itd, nema veze sa radom Narodne skupštine. Zato služe mali dijazepamčići. Koleginice Radeta, da li želite da se Skupština u danu za glasanje izjasni o povredi Poslovnika? (Vjerica Radeta: Ne.) Ne. Povreda Poslovnika narodni poslanik Milorad Mirčić. Treba jednake i iste aršine imati prema svim poslanicima, a to analogijom stvari se primenjuje i na članove Vlade. Više puta je predstavnik Vlade, u ovom slučaju potpredsednik Vlade, drsko i bezobrazno se ponašao prema poslanicima u ovoj Skupštini. Više puta je ovde kolege i koleginice nazvao neznalcima, ljudima koji lažu, ljudima koji ne znaju posao, itd. Niste reagovali ni jednom, ni jednom niste reagovali. Niste reagovali ni kada poslanici se ne odnose jedni prema drugima sa uvažavanjem, ali posebno imate aršin kada su u pitanju članovi Vlade. Dokle ćemo mi da trpimo ovde torturu od predstavnika Vlade? Ko su uostalom članovi Vlade? LJudi koje je ovaj parlament izabrao, ljudi za koje su glasali poslanici i sada ti isti poslanici ili jedan deo poslanika doživljava najveće uvrede od strane potpredsednika Vlade, u ovom slučaju Zorane Mihajlović. Ko je Zorana Mihajlović? Da li je ona povlašćena, da li je ona privilegovana zato što je dobra sa onim Skotom ili nekim skotovima, pa vi ne smete ili neki drugi razlog? To nas ne interesuje. Morate isti i jednaki aršin. I kada se poslanici obraćaju jedni prema drugima sa neuvažavanjem, morate da reagujete.

Zaboravila da pripada stranci koja je sedela na kanabeu kod Slobodana Miloševića. Zaboravila da su jeli pečenog vola na Palama. Mi smo se razišli davnih godina uz njihovu podršku.

E, pa dobro, onda je ministar pežorativno odgovarao. Da li želite da se Narodna skupština u danu za glasanje izjasni o povredi Poslovnika? (Da.) Reč ima narodni poslanik Marijan Rističević. Izvolite. Dame i gospodo narodni poslanici, danas je predmet divlja gradnja i ko je sve učestvovao u ovoj divljoj gradnji. Gledam kako jedna stranka koja je ušla u savez lopuža, prevaranata, varajića, pelješanovića, kako je od Davidovića, preko Grola, Pekića, Mićunovića, Čavoškog, dogurala do mladića kombinovanog diplomiranog „Bonafides“ pravnika sa Maldiva, koji, eto tako, za 30 hiljada evra letuje, ali zimi letuje, jer je to tad tamo skuplje. (Balša Božović: E, sad, tužiću te za ovo.) Evo, tužiće. Evo, ljudi, tužiće. Recite mi koji još pravnik može da pomisli, evo, gospođa Radeta zna, koji još pravnik može da pomisli da poslanik treba da odgovara na sudu za izneto mišljenje prilikom vršenja svoje funkcije? To može samo kod Saše Radulovića, tj. ja tri put sam pozivan, na kraju oslobođen, možda može kod Pajkića kod njih može sve, s obzirom da su oni 2009. godine ustanovili sud svoje partije. Pa, kad im se neki tužilac ne dopada, onda vladavina prava tako što prozoveš tog tužioca jedno deset puta, to se kod mene na selu zove politički pritisak, a kod ovih kombinovanih „Bonafides“ pravnika verovatno se to zove poželjni pritisak, žuti pritisak. Najveća divlja gradnja u kojoj su oni učestvovali je divlja država Kosovo. Oni su aktivno učestvovali, ne odgovara samo investitor, SAD, Skot i ko ih je sve predstavljao, tu odgovaraju izvođači radova. Jedan od izvođača radova je bila ta stranka bivšeg režima. Ona je kukala i molila 2008. godine – odložite, odložite deklaraciju nezavisnosti Kosova kod Amerikanaca, samo da Boris Tadić bude izabran, pa posle može, što se i desilo. Divlja gradnja i njihovo učešće u toj divljoj gradnji je završeno tako što je Boris Tadić, čini mi se, 14, 15. februara dao zakletvu, a 17. je proglašena divlja država Kosovo i Metohija. Druga divlja gradnja, da podsetim ovog „Bonafides“ pravnika, kombinovanog, on je to što nije u „Bonafidesu“ završio, ima profesora koji nisu hteli da potpišu, to je kod ove Vodinelićke, što je bila kod Živkovića, pa je ja zovem vinodelićka. To je jedinstveni primerak. Evo, neka me tuži i za to. Ima dokaza da je to uradio. Kao što ima i dokaza da je životna saputnica, o kojoj su govorili, da ne pominjem ime, suinvestitor Šutanovcu na pašnjaku. Evo ja tvrdim, neka me tuži, da ja ta njegova životna saputnica suinvestitor one čuvene investicije na pašnjaku. Da, ta. Evo, to ću ponoviti čak i van sale da može da me tuži. Evo, ja tvrdim da tu ima i njih. Sledeća divlja gradnja zove se Most na Adi. To kad su ovi, šta su to vladali, marsovci, marsovci žute boje, kad su vladali ovom državom. I, sad se oni, sad su kivni na nas što mi brže ne rešavamo probleme koje su oni ostavili. To su oni koji zagovaraju projekat „Beograd na vodi“, fontanu na Slaviji, pa kad nisu napravili, pa neko drugi napravi, oni su protiv. U stvari, šta „Beograd na vodi“ kad su oni bili za Beograd na magli, sitno to seckali i prodavali narodu, krv sisali na slamčicu i ovde sad pričaju o siromašnima. Pa, niste se vi borili za siromašne. Vi ste se borili protiv siromašnih, za svoje novčanike, ne za njihove. NJihovim novcem ste obložili svoje džepove. NJihovim novcem ste išli na Maldive. Nisi se ti oznojio da zaradiš letovanje na Maldivima u sred zime za 30.000 evra. Neko se drugi znojio. Ti si to samo prisvojio, da li preko sebe ili onog što je krečio. Taj je krečio sve u žuto i potkrečio. Divlja gradnja, Most na Adi, prevođenje žednih preko vode. Spajaju dve mesne zajednice. Mi, seljaci, eto, optuženi smo mi da smo najveći divlji graditelji. Jeste, mi imamo puno pomoćnih objekata, to je činjenica. Teško je dobiti dozvole za šupe, garaže itd. Ja priznajem. I ima, terali su oni, one seljake, krivične prijave itd. To je Krivičnim zakonikom postalo krivično delo pre 2008. godine, koliko se ja sećam, i terali su oni neke seljake za kotobanje, koševe itd, ali najveću lopužu među njima, Dragana Đilasa, riđokosog, riđobradog gusara i lopužu nisu teretili. Evo o čemu se radi. Kaže – početak radova na mostu preko Save. To kad su prevodili žedne preko vode. Kaže ovako – 01.12.2008. godine, izveštaj B92, dakle, da ne bude da sam ja izmislio, početak gradnje, šipovi itd. Da li je početak gradnje gradnja, gospođo ministar, pobijanje šipova, ne znam, sedam, osam šipova itd? Ja mislim da to jeste gradnja, ali sam ja tražio i dobio odgovor kada su oni dobili dozvolu za gradnju. Pa, kaže ovako – rešenjem o odobrenju za izgradnju Ministarstvo životne sredine i prostornog planiranja, broj 3510300136/2009-07, od 3. aprila 2009. godine, pravosnažno 4.05.2009. godine. Ako je dozvola bila 4.05.2009. godine, a ovaj što vodi savez milionera, lopuža, prevaranata, varajića, pelješanovića, to započeo gradnju 1.12, ja pitam i ministarku i pravnika „Bonafides“ komibnovanog, da li će podneti krivičnu prijavu za krivično delo nedozvoljene bespravne gradnje, koju je učinio tadašnji gradonačelnik Dragan Đilas, među mojim poslaničkim klubom poznat kao riđokosi gusar. On je tom prilikom rekao da je to najvažniji projekat koji košta, ne znam, 118 miliona, na kraju je to ispalo 450 miliona upola urađeno. Da bi se dovršilo, treba još 600 miliona. Dakle, sem što treba da odgovaraju za nedozvoljenu gradnju, treba da odgovaraju za neverovatnu pljačku koju su izvršili, jer eto, mi seljaci da smo gradili most, mi bi gledali da to bude preko reke gde je ona najuža i gde je najjeftinije. Ali oni, gle čuda, oni su gradili gde je najšire i gde će to biti najskuplje, pa je valjda bio u pitanju procenat, pa je izgradnja sa 118 miliona, po onome što je DRI pronašla, porasla na 450 miliona. I danas se taj savez varajića, pelješanovića, mutibarića itd. pojavljuje i to što su gradili, radili samo za procenat. Inače, uopšte gradnja za vreme vladavine tih marsovaca žute boje gotovo da nije postojala u nekom organizovanom smislu. Svi zidari za vreme vladavine Đilasa, Jeremića, Borka Stefanovića, Borisa Tadića, svi zidari su bili slobodni zidari. Oni u Skupštini samo jednu slobodnu zidarku. Dakle, ovi su imali sve slobodne zidare, a ovi imaju samo jednu slobodnu zidarku i oni su protiv masona i tako dalje. Kad smo već kod tog bibliotekara, dakle, koji je na mesto portparola čačanske biblioteke došao čestitim putem, putem Velje Ilića, itd, on je sve u pravu. Došli su seljaci sa sela, sela Vranić, i napravili divlju grdnju u Čačku. Činjenica. E sada, neću da kažem šta su oni u srodstvu. Uglavnom, Velimir Ilić je dotičnu osobu zaposlio u „Hidrogradnji“ Kad je upropastio „Hidrogradnju“, kao jedan od direktora, kad je radnike ostavio bez posla, kad ih je ostavio bez plate i hleba, njih je ostavio na ulici, a on je prešao putem Velimira Ilića, to se zovu te staze, onda je on prešao za građevinskog inspektora u gradu Čačku. Tako smo dobili ne uknjiženih 99 i nešto. Hajde da budemo precizni, tačni, evo ni gospodin Atlagić neće da mi pomaže, evo da budem tačan, precizan. Katastar kaže ovako – u gradu Čačku ima upisanih objekata 44.950, uknjiženih, a ne uknjiženih 95.326, onda sin tog građevinskog inspektora i šefa inspekcije kaže nama – kako vas nije sramota? Ja stvarno ne znam kako njega ništa nije sramota. Taj se Boga ne boji, od Hilandara, ono kad je sveti Boškić levoručica, 5.000 evra, od Hilandara se ne boji. Šta? Nije samo sveti Boškić levoručica, ima još jedan, kaže, sveti Boškić ubija ženahu. Sve žene padaju onako pred njim, ne od šarma, što on kaže – ne kasnite, nego one od sile padnu. Što ne padne, on razbije. Dakle, to je onaj što je za slobodu govora, pa kaže onome s kim se ne slaže – ajde izađi napolje, ne možeš da govoriš, bre. To je onaj što je za slobodu medija, protiv rijalitija, a ne odvaja se od Đilasa, pod rukom onako, a Đilas uveo prvi rijaliti u onom Pionirskom gradu. Tamo gde je Peđa D Boj vršnjakom lupio sto. Kad su se uzimale pare, onda je vršnjak bio dobar, mogao je i o sto, moglo je sve. Sad su oni protiv rijalitija, sad su oni za slobodu medija, sad su oni protiv divlje gradnje, a ovamo 95.326 više ne upisanih, pa čak ima više od Stamatovića. Stamatović je čak imao u procentu manje divlje izgrađenih objekata nego ovo u Čačku. Ovde u Čačku na jedan legalni dva nelegalna. Ni Stamatović nije mogao da ih pretekne. Znate šta će se desiti na Zlatiboru uskoro? Zlatiborci će doći zbog Stamatovića u Beograd da se nadišu čistog vazduha. Toliko je nelegalna gradnja uzela maha i toliko ima spratova. To su tamo sad vikendice na 11 spratova ala Šarić, ala Peković, ala ovaj, ala onaj. Dakle, to je onako, izgleda, destinacija za pranje novca raznih mafijaša, pogotovo onih što trguju belim, itd. Zato se ja slažem sa njim da je divlja gradnja opasna, da to treba kažnjavati, da to treba rušiti. Oni su bili u ljubavi. Svi u javnom sektoru. Iz Kolubare – drži bibliotekaru 50.000 evra dok se ne snađeš, od rudara Kolubare. To ni Branko Mihajlović nije radio. Ovaj je uzeo 50.000 i kao on nije bio vlast. Ko to ko nije vlast može da dobije 50.000 evra, da dobije mesto portparola u čačanskoj biblioteci, da mu zaposle brata, da mu zaposle snahu, da mu zaposle dve žene, itd? Samo kućni ljubimci ostali. Ko to ko je bez vlasti može vrlo brzo da promeni stan i da iz tamo neke vladžinice, ne znam odakle, dođe u centar grada, 50.000 evra odmah košta stan? To mi nešto slično, 50.000 od rudara, 50.000 za stan, pa plus ovo sad u izbornoj kampanji, itd. Zato se slažem da oni odgovaraju. Što se tiče ovog „Bona fidesa“, kombinovanog pravnika, može da me tuži koliko god hoće, to je sud njegove partije. Ja imam poverenja i u sud njegove partije. On sam više ne veruje ni sudu svoje partije, on ne veruje nikom, stalno nešto telefonira, ali ja mu zahvaljujem na podacima koje mi je dao za Šutanovca. Dao mi je podatke koliko ovaj ima para na računu. Ispostavilo se da smo našli manje. Mora da postoji još neki račun. To ćemo pažljivo da ispitamo, što je gospodin rekao. U jednom podatku gospodin Martinović se prevario. Rekao je otprilike da su u Pionirskom gradu sad tamo pacovi, itd. Nisu svi pacovi najveći u Pionirskom gradu, tamo gde je bio taj Đilasov štab za Peđu D Boja i njegovog vršnjaka o sto. Najveći pacovi su ušli u Savez za Srbiju. To su onako kapitalni primerci, ja to zovem savez lopuža, prevaranata, varajuća, pelješanovića i LJotićevaca. Hvala. Repliciram zato što je gospodin Rističević pomenuo moje ime u kontekstu objašnjavanja kako nekom padne na pamet da tuži narodnog poslanika za izgovorenu reč u Narodnoj skupštini. Prosto da javnost razume, ja sam diplomirani pravnik i bez lažne skromnosti tvrdim da sam dobar pravnik i nikada mi ne bi palo na pamet da tužim narodnog poslanika za nešto što izgovori u Narodnoj skupštini. Onaj ko to kaže, čak i ako nije pravnik, on je ozbiljna neznalica. Da, gospodine Rističeviću, imala sam slučaj još negde, mislim da je bilo 2003. ili 2004. godine, čuveni pravnik Danijela Lovrin, mislim da se zvala, bila je narodni poslanik iz Šapca, a njena sestra Valentina je bila u Opštinskoj izbornoj komisiji i njih dve su izvršile takvu krađu glasova u Šapcu da je to bilo strašno i ja sam u tom smislu iznosila tada u Skupštini konkretne podatke i kako su krali, na kojim biračkim mestima, itd, onda je ta Danijela Lovrin mene tužila i doživela je zaista jednu sramotu kod sudije. Ja nisam ni otišla, jer zašto bih išla na sud za nešto što znam da nema razloga, ni osnova. Sudija je ismejala, pitala je – izvinite, jeste li vi pravnik, kako vam pada na pamet da tužite kolegu narodnog poslanika, tako da taj manir je očigledno nešto što je prisutno kod tih pravnika iz DS, a još tada su valjda bili uvereni da su apsolutno sudije u njihovoj nadležnosti i verovali su da mogu kako god hoće, ali eto, znate, uvek se nađe i, hvala Bogu, ima dosta sudija koji su profesionalci, koji rade ozbiljno svoj posao. Taj čuveni pravnik, ta Danijela Lovrin je toliko dobar pravnik da je već dve godine direktor Vodovoda u Šapcu. Sad, kako li je Šapčanima sa vodom i sa njom, znaju sami. Hvala. Izvolite. Hvala, predsedavajući. Pred nama je jedan set vrlo ozbiljnih zakona. Međutim, ovi predlozi izmena i dopuna zakona koje treba da se usvajaju vrlo često nisu na nivou ozbiljnosti koja bi trebala da bude vezana za ove zakone, pa bih ja na početku krenuo od Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o planiranju i izgradnji, gde je predviđeno dosta izmena u Inženjerskoj komori Srbiji, a o čemu je danas dosta već razgovarano. Brzo, taksativno ću navesti koje su glavne izmene. Novim Predlogom izmena i dopuna Zakona o planiranju izgradnji Komori se oduzimaju povereni poslovi izdavanja i oduzimanja licenci, što je bila najvažnija funkcija Inženjerske komore Srbije. Od sada će licence inženjerima izdavati komisija koju obrazuje ministar nadležan za poslove građevinarstva, prostorno planiranje i urbanizma, a ne Inženjerska komora kao do sada. Pored toga, Ministarstvo i dalje zadržava pravo da imenuje nadzorni odbor i da imenuje svoje predstavnike u upravnom odboru Inženjerske komore. Umesto Suda časti Inženjerske komore Srbije, o odgovornosti inženjera odlučuje komisija koju obrazuje ministar nadležan za poslove građevinarstva, prostornog planiranja i urbanizma. Protiv rešenja o oduzimanju licence koju donosi Ministarstvo žalba se može izjaviti Vladi Republike Srbije. Dakle, ovim izmenama zakona se potpuno razvlašćuje Inženjerska komora i svodi maltene na beznačajni i administrativni organ, i to je pitanje, jer će čak i Registar licenciranih inženjera i planera voditi Ministarstvo. Zaista meni nije jasno koji javni interes štiti vlast kada ovako drastično razvlašćuje komoru? Opravdano se može postaviti pitanje svrhe daljeg postojanja komore. Zašto je vlasti potrebna potpuna centralizacija u ovoj oblasti, da li je to svrsishodno i da li je to cilj? Da li zbog utvrđivanja odgovornosti inženjera za rušenje onog potpornog zida ili možda nešto slično? Očigledno je da izvršna vlast želi da sve segmente društva podredi sebi. Ovo je još jedan korak u pravcu pravljenja partijske države, gde partije na vlasti određuju sve. Ukinuli bi i Advokatsku komoru da mogu. Ovim zakonskim izmenama država praktično ukida Inženjersku komoru i svodi je, normalno, na čistu formalnost. Zatim bih hteo nešto da kažem i o Zakonu o ozakonjenju objekata. Predlagač zakona je kao osnovni razlog za donošenje ovog zakona naveo omogućavanje još efikasnijeg sprovođenja ozakonjenja, odnosno nezakonito izgrađenih objekata u Republici Srbiji, pa bih želeo da vas pitam - o kojoj efikasnosti govorite kada u Srbiji u ovom trenutku postoji čak dva miliona nelegalnih objekata? Dakle, za šest godina ove vlasti dr broj nelegalnih objekata nije smanjio, nego se čak i povećao. Predlagač je predložio da se ovaj zakon usvoji po hitnom postupku i naveo da će se na taj način bitno olakšati postojeća procedura, čime će se doprineti boljem položaju stranaka i pozitivnom efektu na privredu. Da vidimo kako predlagač vidi taj bolji položaj stranaka i pozitivni efekat na privredu. U delu vezanom za rušenje objekata izmena zakona predviđa da će se ubuduće rušenje objekata sprovoditi na osnovu konačnih, a ne pravosnažnih rešenja. To je dramatična razlika, i mi smatramo da je ovo sramotno rešenje. Time se ukida blagovremena sudska kontrola zakonitosti, a na štetu građana. Igrate se sa imovinom građana, sa njihovim životima i njihovim životnim ušteđevinama. Objasnite nam - kako može da se doprinese boljem položaju stranaka to što će neko moći da im sruši kuću bez rešenja koje je pravosnažno? Jeste li razmišljali o tome da će možda Ustavni sud da presudi u korist građana? Koji će to pozitivan efekat na privredu, ukoliko država bude bila obavezna, da plaća milionske naknade štete? Ko će da plati tu štetu? Da li nećete možda vi iz svog džepa? Nećete. Platiće građani. Zato i možete ovako nešto da predložite. Ne postoji ama baš nijedan pravni razlog da se ovo uradi, osim ukoliko nekome nije cilj da napravi haos u toj oblasti delovanja. Pod dva, objekti izgrađeni u zoni zaštite javnih objekata. Predlagač je ovim zakonom predvideo da će biti moguće da se legalizuju objekti koji su izgrađeni u zoni zaštite javnih objekata. Dakle, predlagač smatra da je u redu da se legalizuju trafike, kuće, vikendice koje su izgrađene na javnim površinama, javnim putevima, trotoarima, parkovima, u blizini škola, bolnica itd. Da li vi ovim želite da legalizujete haos i kriminal? Ovim sigurno nećete uvesti red. Zašto jednostavno ne priznate da želite da pronađete način da legalizujete Tomine vikendice i vikendice ostalih moćnika? Kada ćete se već jednom pozabaviti problemom nelegalne gradnje na Savskom nasipu ili mislite da je bolje da nam se dogodi u tom delu novi Obrenovac? Pod tri – taksa za ozakonjenje. Predlagač je u zakonu predvideo subjekte koji neće plaćati taksu za ozakonjenje. Tu je između ostalog uvrstio organizacije i institucije Republike Srbije, organi i organizacije AP, odnosno jedinica lokalne samouprave, organizacije obaveznog socijalnog osiguranja, ustanova osnovanih od strane Republike Srbije, autonomnih pokrajina, ali i, naglašavam, crkve i verske zajednice registrovane u skladu sa zakonom. Ne razumem zašto okrećete crkvu protiv građana? U razgovoru sa sveštenstvom je jasno da oni nemaju nikakav problem da plaćaju takse kao i svi ostali građani u Srbiji. Ne razumemo zašto to radite. Ovaj deo zakona treba izbrisati i sigurni smo da se posebno Srpska pravoslavna crkva slaže sa ovim. Dobra je stvar što je sada visina takse za ozakonjenje pristupačnija za građane nego što je bila pre pet, šest godina, ali pitanje za ministarku glasi – da li će ljudima koji su plaćali za legalizaciju takse od po 10 i 20 hiljada evra, novac biti vraćen, ili će se savesni građani po ko zna koji put u ovoj državi namagarčiti i ispasti grbavi? Na kraju da dodam onoga ko je pisao ovako šturo obrazloženje, a ovako vrlo bitnog zakona, treba da bude sram. Na kraju o Predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o drumskom prevozu putnika. Kada se pročita obrazloženje ovog Predloga zakona čovek ne može da se ne zapita u čijem je interesu i da li uopšte onaj koji je pisao ovaj predlog zna čemu služe zakoni? Zakoni se po definiciji donose da bi se zaštitio javni interes, a u ovom slučaju to je da se građanima obezbedi kvalitetniji, sigurniji prevoz po što nižoj ceni. Ovde to nije slučaj, nego je ovaj Predlog zakona podnet kako bi se favorizovala jedna kategorija pružaoca usluga, odnosno taksisti u odnosu na drugu i to na štetu građana. To je cela poenta ove priče u ovom predlogu. Predlagač je obrazložio da ove izmene su zbog potrebe suzbijanja nelojalne konkurencije, a upravo se ovim izmenama zdrava konkurencija uništava i obezbeđuje monopol. Takođe, u obrazloženju se navodi da se ovaj zakon donosi zato što su sve češći fizički obračuni između taksi vozača i drugih subjekata koji obavljaju javni prevoz. Dakle, mogu da zaključim, nama predlagač govori da treba da usvojimo ove izmene zato što neko hoće da tuče nekoga. Taksisti imaju puno pravo da zahtevaju da se država obračuna sa onima koji rade nelegalno na crno, normalno. To je posao države, ne da ograničava konkurenciju. Pod dva, šta je sve problematično u ovom zakonskom predlogu. Ima nekoliko stavki. Sa stanovišta informacionih tehnologija, ovaj zakon je korak nazad, obeshrabruje se korišćenje novih tehnologija, inovativno poslovanje i razvoj konkurencije. Pod dva, ograničava se broj taksi prevoznika, čime se ograničava mogućnost ulaska na tržište i kvalitetnije ponude. Fiksira se cena prevoza koja se ne formira pod uticajem ponude i tražnje, što znači i manje kvalitetnu ponudu i skuplju uslugu građanima. Ograničava se i slobodan izbor rada i na kraju, vrši se diskriminacija.

Zar nije bolje da se saslušaju sve zainteresovane strane i da se onda donese najbolje rešenje? Sigurni smo da taksisti koji rade legalno, ne žele da ugase konkurenciju, već žele da spreče nelegalnu konkurenciju, posebno rad na crno. I pod tri, kako bi država trebala da reši ovo pitanje? Prvo, zakonom treba da se utvrde uslovi za obavljanje usluga kako bi se obezbedio odgovarajući kvalitet. Drugo, broj taksi prevoznika mora da se slobodno formira. I pod tri, cena prevoza mora da se formira u zavisnosti od ponude i tražnje. Efekti ovakvih predloga bi bili povećavanje zaposlenosti, kvalitetnija usluga i jeftinija cena. Ako je moguće da se ovako postave stvari u Irskoj, Holandiji, Švedskoj, Velikoj Britaniji, zašto to nije moguće u Srbiji? Na kraju, poštovane kolege narodni poslanici, pozivam vas da glasate protiv ovog zakonskog predloga. Hvala. Izvolite. Samo nekoliko pojašnjenja da ne bi bilo zabune. Prvo, Inženjerska komora, dakle ništa mi nismo odjednom oduzeli, nego je prvo Inženjerska komora, mi smo joj praktično poverili poslove jedno vreme, odnosno neka prethodna, davna ministarstva. Ispostavilo se da to nije dalo željene rezultate i sada samo vraćamo Inženjersku komoru u okrilje Vlade i ministarstva, što ne znači da će ona prestati da radi. Ona je svakako strukovno udruženje koje ćemo mi sa posebnom pažnjom uvažavati. Mislimo da ćemo im možda i poveriti da rade jedan deo poslova, ali svakako jasni kriterijumi izdavanja dozvole i onako kako izdajemo dozvole tako ćemo imati mogućnosti da te dozvole proverimo, pardon licence da proverimo ili eventualno i oduzmemo ukoliko se pokaže da neke stvari nisu bile kako treba kod određenih inženjera.

Ono što sam videla takođe u amandmanima što mislim da je važno i što ćemo sigurno prihvatiti, to je još jedna nova matična sekcija, prostorni planeri. To nikada do sada nije bilo i mislim da je važno da imamo i tu matičnu sekciju. Dalje, što se tiče ozakonjenja, mislim da je ovo način da napravimo, da dodatno pojačamo proces ozakonjenja. Pitali ste za efekte. Od kraja 2014. godine, znači 2015. do 2018. godine, izvršen je popis objekata i imamo popisanih 1,6 miliona nelegalno izgrađenih objekata. Kada posmatrate period od 1997. godine do 2014. godine, onda treba da znate da je u celom tom dugačkom periodu, znači od 1997. do 2014. godine dato rešenja o legalizaciji, odnosno ozakonjenju samo 150.000. Dakle, efekti svakako postoje, ali daleko od toga da smo zadovoljni. Upravo smo iz prakse videli šta su dodatni problemi i to su u stvari ti problemi koje smo videli, nalaze se sada u izmenama i dopunama ovog zakona.

Država će platiti, jer je procena države bila da je mnogo veća društvena opasnost da pustimo da upravni sporovi traju godinama, da se za to vreme zgrade ili kuće prave, da se prodaju stanovi, da se ostvaruju profiti itd, a da suštinski su to nelegalno izgrađeni objekti. Prema tome, država je na sebe preuzela takvu vrstu rizika, upravo da bi ubrzala proces ozakonjenja, ali sa druge strane preventivno delovala, ali delovala naravno i sa kaznom, u smislu da takvi objekti moraju da budu srušeni. Naravno da nije moguće graditi u zaštitnom pojasu. Ali, ukoliko upravljač, npr. puta, da saglasnost da se napravi kuća ili da se ta kuća ozakoni, koja već postoji, dešavalo nam se u praksi puno slučajeva da se izvrši ozakonjenje, a da onda vlasnik kuće tuži upravljača puta i državu zbog toga što mu je buka jako velika, ili izduvni gasovi itd. Znači, s jedne strane su svakako radili nelegalno. Mi smo rekli da to ne može, uz eventualno, dopuštenje da upravljač puta, dakle, recimo „Putevi Srbije“, ako pričamo o pojasu puta, daju odobrenje, jer ne žele da ruše i smatraju da to neće ugroziti saobraćaj, a onda posle toga vlasnik tuži državu, E, pa ne može tako. Dakle, to je bio razlog zašto smo dali tu odredbu i zašto smo se time pozabavili. Što se tiče izmena i dopuna Zakona o prevozu u drumskom saobraćaju, moram da kažem da smo i te kako radili i sa IT udruženjima, tačnije jesmo radili sa svim taksi udruženjima, ali su IT udruženja tražila sastanke, bila kod nas. Kada smo rekli da nema nikakvih prepreka da se te aplikacije koriste, ali da je neophodno da to, pre svega, uskladi sa zakonom o merilima Ministarstva privrede, podržali smo. Tako da, onog trenutka kada se budu promenili još neki zakoni, verujem da će oni moći mnogo više da budu prisutni, što ne znači da nisu, jer mi već sada imamo mnoge od tih aplikacija. Tako da ta priča, pod velom one iste priče digitalizacije, da mi ne dozvoljavamo da se takve aplikacije u taksiju, nije tačna, one već postoje, ali vraćam se još jednom, pokušavamo da uredimo sistem što je više moguće i to je bio razlog ovih izmena. Izvolite. Izvolite. Član 107, dostojanstvo Narodne skupštine. Sada smo čuli u izlaganju potpredsednice Vlade, da Inženjerska komora nije ispunila očekivane rezultate.

Kolega Ševarliću, član 107.

Nadležnosti Narodne skupštine su definisane Ustavom Republike Srbije. Narodna skupština svoje nadležnosti, koje su izvorne zakonima, prenosi na razne državne organe ili druge organe i organizacije gde je Inženjerska komora. Narodna skupština je svojim zakonom dala Inženjerskoj komori ovlašćena koja ima i Narodna skupština u svakom trenutku može da vrati ta ovlašćenja ili da nekome drugom u svakom trenutku.

Koleginice Slavice Živković, izvolite. Poštovani predsedavajući, poštovana gospođo ministarka sa saradnicima, poštovani narodni poslanici, moje izlaganje će se danas uglavnom odnositi na Zakon o građevinskim proizvodima, obzirom da dolazim iz industrije građevinskih proizvoda, i razumljivo je moje interesovanje za ovaj zakon, a smatram da je izuzetno važan za industriju Srbije i da mu treba posvetiti posebnu pažnju. Najvažniji razlog za donošenje Predloga zakona o građevinskim proizvodima je potreba da se jednim opštim propisom uredi stavljanje na tržište građevinskih proizvoda, što do sada nije bio slučaj. Drugi bitan razlog za donošenje ovog zakona je ispunjavanje obaveze, usklađivanje domaćeg zakonodavstva sa propisima EU, koji se tiču pregovaračkog Poglavlja 1, i slobodnog kretanja robe. Uzimajući u obzir da se propisi u EU, u ovoj oblasti, već dosta dugo donose, a ovo je prvi put da se u Srbiji donosi jedan ovakav dokument. Još 2011. godine, na području EU doneta je Regulativa 305 koja definiše tržište građevinskog materijala, kako mi kažemo, za harmonizovano područje. Postojeći pravni okvir za građevinske proizvode, međutim, ne uvažava specifičnost građevinskih proizvoda u odnosu na sve druge proizvode. Ta specifičnost se ogleda u činjenici da građevinski proizvodi tek ugradnjom stiču svoje osnovne performanse koje se odnose na bitne karakteristike građevinskih proizvoda, a koje zavise od njihove predviđene upotrebe i u vezi su sa ispunjavanjem osnovnih zahteva za objekte. Imajući u vidu da Predlog zakona obuhvata 1.200 proizvoda koji su razvrstani u 35 oblasti, značajno je napomenuti da ovaj zakon ima značajan uticaj na sve aktere na tržištu građevinskog materijala, važan je i za industriju građevinskog materijala, za projektante, tela za ocenu usaglašenosti, nadzor i mnoge druge. Neusklađenost domaćeg zakonodavstva sa evropskim u ovoj oblasti je naneo dosta problema proizvođačima građevinskog materijala u Srbiji i umanjio njihovu konkurentnost na evropskom tržištu. Kada su počeli da se donose harmonizovani standardi na području EU još 2005. i 2006. godine, proizvođači građevinskog materijala u Republici Srbiji su prepoznali potrebu da svoje procese proizvodnje usklade sa evropskim standardima i tada su investirali u nove proizvodne linije, fabričke kontrole, edukaciju osobe i sve ono što je potrebno kako bi bili konkurentni, jer industrija građevinskog materijala, kada govorimo o osnovama građevinskog materijala, 50% svoje proizvodnje izvozi na tržište EU. To su bile velike investicije koje su proizvođačima pomogle da prežive ekonomsku krizu koja je posebno pogodila građevinarstvo, kada je 2010, 2011, 2012. godine bilo jako teško u Srbiji prodati građevinski materijal zbog nedovoljne građevinske aktivnosti, zbog nedostatka investicija, zbog smanjene kupovne moći stanovništva i smanjene individualne stambene gradnje. Zahvaljujući ovim investicijama industrija građevinskog materijala je preživela, jer je izvozila najveći deo svoje proizvodnje. Istina, to nije uvek najbolje rešenje za proizvođača, jer je to težak materijal koji, u najvećem delu, sa svakim novim kilometrom samo poskupljuje i tako proizvođača čini manje konkurentnim na evropskom tržištu. Zakon o tehničkim zahtevima za proizvode i ocenjivanje usaglašenosti, prethodni zakon na koji smo se mi pozivali i po kome smo radili, je umnogome bio nepovoljan za proizvođače građevinskog materijala jer je propisivao uslove ispitivanja koji su bili dosta obavezujući i imali karakter učestalosti, koje je pravilo dodatne troškove proizvođaču, pored toga što je morao, da bi izvozio na harmonizovane područje, da pribavi dodatne dozvole za tržište EU. Međutim, radi nesmetanog funkcionisanja tržišta građevinskih proizvoda, još jedna prepreka u prethodnom periodu je bila dostupnost tehničkih propisa koji su važili za područje građevinskih proizvoda u Republici Srbiji, jer Ministarstvo građevinarstva nije imalo svoju kontakt tačku, već su svi upiti išli preko Ministarstva privrede i gubilo se jedno značajno vreme. Kad vi podnesete zahtev Ministarstvu privrede za određeni tehnički propis, a nije bilo drugog puta jer je poslednji propis donelo Ministarstvo privrede, ono ga, naravno, upućuje resornom ministarstvu i dok dobijete odgovor na traženo pitanje prođe jedno značajno vreme koje je za proizvođača, ako znamo da je proizvodnja jedan stalni proces i neprekidan, koji zahteva brze odgovore, istina, predstavljalo jedan veliki problem. Ovim zakonom se predviđa drugačije funkcionisanje ove kontakt tačke i to vidimo kao jednu veliku prednost, ali o tome ću kasnije. Značajni ciljevi koji su predviđeni ovim zakonom su najvažniji – utvrđivanje osnova za propisivanje tehničkih zahteva za građevinske proizvode, zatim utvrđivanje zahteva koje treba da ispunjavaju imenovana tela za ocenjivanje usaglašenosti, uspostavljanje elektronske kontakt tačke pri Ministarstvu građevinarstva, saobraćaja, infrastrukture, propisivanje nadzora nad primenom ovog zakona i propisa i usvajanje u domaći pravni sistem novih instituta, kao i nove terminologije, koja je došla kod nas sa novim standardima, nije bilo moguće učiniti je drugačijom. Deluje malo rogobatno i nerazumljivo, iako su učestvovali čitavi timovi stručnjaka na usaglašavanju terminologije, ali, prosto, ovo je bilo jedino rešenje na koje se u narednom periodu moramo navići. Predlog zakona o građevinskim proizvodima u domaći pravni sistem uvodi postupak ocenjivanja i verifikacije stalnosti performansi građevinskih proizvoda koji je različit od postupka ocenjivanja usaglašenosti koji se vrši za sve ostale proizvode. Predlogom zakona se predviđa uvođenje fabričke kontrole, gde proizvođač odgovara za kvalitet svog proizvoda. Proizvođači su, kao što sam već rekla, svoje proizvodne postupke u najvećoj meri prilagodili zahtevima evropskih standarda i uspostavili fabričke kontrole u svojim fabrikama. Tamo gde to nije urađeno, postoji prelazni period koji je dat ovim zakonom i biće urađeno u narednom periodu, verovatno. Međutim, data je mogućnost zakonom da ukoliko proizvođač smatra da mu je to veliki trošak i velika investicija, da može podugovoriti opremu kod tela za ocenu usaglašenosti, koja će izdavati adekvatnu dozvolu. U sve fabrike koje danas posluju na području Republike Srbije i koje izvoze na područje EU uveden je tzv. sistem 4, koji podrazumeva fabričku kontrolu kao jedino merodavno telo koje daje ocenu o ispravnosti proizvoda i sa takvom tehničkom ispravom proizvođač izlazi na tržište. Dakle, isključena je obaveza proizvođača da angažuje nezavisnu stranu koja bi radila na osnovu uzorka proveru i davala određenu ispravu kojom se garantuje kvalitet proizvoda. Na ovakav način pruža se mogućnost da proizvođač u toku proizvodnje proceni i da uvidi određene nedostatke koji mogu nastati u proizvodnji i da ih u samom procesu proizvodnje otklanja. Na takav način smanjuje se procenat škarta i sve ono što je već u procesu proizvodnje stalna obaveza i stalni problem. Jedna od promena za tela za ocenjivanje usaglašenosti je prelazak na nove frekvencije ispitivanja, za pojedine proizvode su te učestalosti manje, za neke veće, međutim, iz razloga racionalizacije proizvođačima će biti isplativije da nabave opremu i da u okviru svojih fabrika uspostave sistem fabričke kontrole koji će njima obezbediti niz prednosti, ali naravno i dodatne troškove. Zahtevi novog zakona koji će biti usklađeni sa propisom EU uspostavlja princip da budu zadovoljeni minimalni zahtevi za građevinske proizvode koji važe za sve evropske zemlje. Sam građevinski proizvod je proizvodni postupak, pa ga tako u velikoj većini slučajeva ne bi trebalo menjati. Proizvođačima u Republici Srbiji zbog toga neće biti potrebno mnogo vremena za prilagođavanje, osim tamo gde se uopšte nije ni krenulo u proizvodnju po evropskim standardima. Tela za tehničko ocenjivanje nisu do sada postojala u domaćem sistemu ocenjivanja usaglašenosti. Institucije čiji su zaposleni angažovani u komisijama za usvajanje standarda Instituta za standardizaciju, fakulteti, instituti i tela za ocenjivanje usaglašenosti, ukoliko za to budu imala kapacitete, prepoznaće interes da preko novog vida usluge tehničkog ocenjivanja svih onih građevinskih proizvoda koji se ne koriste za specijalne namene ili predstavljaju nove inovativne proizvode, osmisle postupke i procedure za dokazivanje njihove podobnosti za predviđenu namenu. Inovativnost u oblasti građevinskih proizvoda je zastupljena kao i u drugim oblastima zahvaljujući novim tehnologijama, kao i materijalima koji se koriste u proizvodnji građevinskih proizvoda, a ocenjivanje i vrednovanje ovakvih proizvoda vrlo često nije obuhvaćeno već postojećim tehničkim specifikacijama ili tehničkim propisima, naročito na domaćem tržištu. Predmetno pravna materija prvobitno je bila pripremljena u formi uredbe i kao takva je prošla javne rasprave, koje je organizovala Privredna komora Srbije i na tim javnim raspravama učestvuje veliki broj svih zainteresovanih strana, ne samo proizvođača građevinskog materijala već i licenciranih inženjera i projektanata i zaključeno je, dodatnim ispitivanjem, da kao takva ne može biti preneta u našim pravni sistem već da se mora uraditi zakon koji je urađen 2017. godine u avgustu mesecu su sprovedene javne rasprave u četiri grada Srbije na kojima su ponovo učestvovali predstavnici privrede. Ono što je proizašlo kao rezultat ovih javnih rasprava jeste zajednička ocena da je potreban prelazni period za ovaj zakon od minimum dve godine. Prelazni periodu u najvećoj meri je potreban za nabavku potrebne opreme tamo gde to nije urađeno za proizvodnju po evropskim standardima, zatim za nabavku opreme za fabričke kontrole, za edukaciju osobe, jer se u međuvremenu dosta toga promenilo u industriji građevinskog materijala i kako bi naši proizvođači bili i dalje konkurentni, oni moraju dodatno investirati. Naravno, vreme za planiranje investicija i za izmene proizvodnih postupaka je važno i trebalo bi da bude dovoljno. Ministarstvo je usvojilo ovakav predlog i kako će u narednom periodu izaći u susret privredi doneta je odluka da, predviđeno je zakonom da se podzakonska akta izrađuju u narednih 12 meseci, ali su tako pravilnik, nešto što je za nas najvažnije, to je pravilnik koji će definisati stavljanje standarda sa obaveznom primenom na listu jedan. Biće formiran tako što će se na toj listi naći najpre standardi koji obuhvataju proizvode, gde Srbija nema proizvodnju. Na takav način neće biti niko direktno pogođen, potom će se na listi standarda naći oni standardi koji obuhvataju proizvode gde već imamo uspostavljenu proizvodnju po evropskim standardima i na kraju će se staviti standardi koji obuhvataju proizvode gde nemamo do sada proizvodnju po evropskim standardima, smatrajući da će na takav način privreda imati dovoljno vremena da se pripremi za nove propise. Ono što je isto značajno za proizvođače jeste formiranje elektronskih kontakt tačke koje će biti pri Ministarstvu građevinarstva. Predviđeno je zakonom da elektronska kontakt tačka bude formirana u formi instituta i da zahtevi o tehničkim propisima, koji se nalaze u Republici Srbiji, mogu na takav način biti dostupni svim zainteresovanim stranama bez posrednika. Međutim, u obrazloženju zakona stoji, da se može desiti, naravno kao problem, da Ministarstvo ne raspolaže dovoljnim kadrovskim kapacitetima za obavljanje ovakvog servisa. Stoga, jedna sugestija, da, to je privredi jako važno da u narednom periodu ova usluga, tj. ovaj servis funkcioniše efikasnije nego što je to iz opravdanih razloga u prethodnom periodu bilo dosta otežano i zahtevalo dosta vremena. Takođe, zakon definiše stavljanje na tržište građevinskih proizvoda i po uslovima koji su isti za sve zemlje po osnovnim karakteristikama. Ukoliko želimo da zaštitimo interese proizvođača i da im obezbedimo proizvode i kvalitet proizvoda koji zahteva uslove našeg tržišta, potrebno je u narednom periodu poseban akcenat staviti na izradu pravilnika o primeni, koji bi jasno definisao dodatne uslove koji se tiču klimatskih uslova, seizmičkih i drugih koji su karakteristični za područje Srbije, a koji će opet garantovati kvalitet materijala koji je propisan u skladu sa njihovim tehničkim zahtevima objekta. To je pravilnik koji se tiče Zakona o planiranju i izgradnji, ali obzirom da se ovaj zakon donosi u ovom setu zakona, i da su ova dva zakona nekako međusobno povezani. Smatramo s aspekta i proizvođača i uopšte čitavog građevinarstva da je taj dokument izuzetno važan za naredni period. Ono što bih želela još da napomenem u okviru Zakona o planiranju i izgradnji jeste status Inženjerske komore Srbije. Kao neko ko se bavi strukovnim udruženjima i organizacije rada strukovnih udruženja i nekoga ko je u međuvremenu i sarađivao i sa Inženjerskom komorom, iz mojih saznanja i iskustva Ministarstvo se trudilo da prevaziđe nastali problem u funkcionisanju Inženjerske komore u prethodnom periodu. Verujem da je ovo rešenje koje je danas predloženo bilo jedino moguće pošto su se iscrpeli svi raspoloživi alati ili mehanizmi da se u Inženjersko komori postigne nesmetano funkcionisanje. Isto se tako nadam da će se naći način u narednom periodu da se vrati autonomija struci, da će struka to opravdati. To je neko moje viđenje i moje mišljenje kao nekoga ko radi u strukovnim udruženjima. Na kraju da naglasim da će poslanička grupa SDPS podržati set zakona iz oblasti Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture koji se nalaze na današnjem dnevnom redu.